Hezké odpoledne, kolegyně a kolegové.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie ve svých směrnicích zakazuje diskriminaci v oblasti rovného přístupu k zaměstnání a stanoví právo na stejné pracovní podmínky a na rovný přístup k sociálním a daňovým výhodám.

Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Tohle je další.

Já docela chápu, že to není vina stávajícího ministra. Taky když se podíváte na ten tisk, tak je podepsán jeho předchůdce pan ministr Dienstbier.

Všechny procesní postupy tady máme, neexistuje žádný způsob, jak tyto procesní postupy vylepšit. Ale jenom se vymýšlí oblíbené evropské jak to teď nazvat slušně na půdě této ctěné Sněmovny, abych se někoho nedotkl ptákoviny, které směřují k tomu, že ještě každá věc, která je hlídána soudy, státní mocí a dalšími orgány musí mít nějaký speciální orgán, který ji monitoruje a sděluje evropským úředníkům nějaké hluboké pravdy o tom, jak je, nebo není v České republice dodržována. A kromě toho, že ještě můžou existovat různé neziskové organizace, které budou čerpat velké peníze z našich nebo evropských rozpočtů a budou hlídat, jestli my, když je tady zaměstnaný občan Spolkové republiky Německo nebo Španělského království nebo Maďarské republiky nebo něčeho podobného, jestli náhodou nějakým způsobem není diskriminován. A to všechno za situace, kdy dobře víme, že fakticky dochází v různých západních zemích k jisté míře diskriminace našich zaměstnanců, kdy dochází k opakovaným pokusům v té řekněme staré Evropě vymýšlet různá pravidla, jako povinnost dodržování jednotné minimální mzdy a podobné věci, které mají fakticky diskriminovat občany z té východní části, o jazykových a jiných bariérách ani nemluvě, které řešíme dnes a denně.

Řekli: je to naprosto zbytné.

Ale to je úplně jiná otázka. Bavíme se jenom o tom, v jakém rozsahu se chováme vůči členským občanům jiných členských států. A jak říkám, důvodová zpráva sama přiznává, všechny procesní postupy tady máme. Není nejmenšího důvodu něco upravovat. Všechny ochrany správními soudy a dalšími máme.

To jsou tak zbytečné věci a věci, které tak zbytečně rozčilují občany ve všech evropských zemích, že nakonec skončíme v těch brexitech. Protože přesně se dělají pořád takovéhle nesmysly a zaměstnává se víc a víc lidí jenom na to, že provádějí nesmyslné, nesmyslné monitoringy. Já opravdu velmi prosím, abychom se bavili o tom, jestli takovéhle věci mají smysl.

Do které se vždycky strčí jedna věta provádějící nějaký předpis Evropské unie a řekne se: to musíme provést, protože nám to předepisuje Evropa. Tohle je to samé. Směrnici a nařízení máme provedené v našem právním řádu. Upřímně řečeno, kdybychom ho neměli, tak stejně je to přímo vynutitelný předpis. A jediné, co tady vytváříme navíc, je monitorovací centrum u veřejného ochránce práv. To je opravdu úplně zbytečné a pokládám to za zbytečné zatěžování jak právního řádu, tak této Sněmovny, tak těchto občanů. Ať s tím přijdeme až někdy, až se budeme opravdu bavit o tom, jak má fungovat Evropská unie, a ne o tom, jestli mají existovat monitorovací centra na téma, jestli jsou občané v cizím státě diskriminováni, nebo nejsou při dnešním rozsahu celé antidiskriminační legislativy. Děkuji za pozornost.

Pane předsedající, dámy a pánové, já budu mít faktickou poznámku velice krátkou, protože kolega Benda vaším prostřednictvím, pane předsedající, mně to usnadnil.

Tentokrát zase je tady snaha řekl bych dát práci ombudsmanovi. Já vyslovím jenom jedno přání.